Jinak to nevidím. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolik stojí lidský život?

Dvacet tři let na letecké záchrance zachraňuji lidské životy.

Ještě faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Dámy a pánové, co mi na tomto návrhu zákona vadí, je jedna věc. Tato společnost postupně hrací automaty vnímala a nějak fungovaly.

Tady nejde o to, že v hospodě někdo má dva tři automaty a tím si přivydělává ke svým běžným tržbám.

Že jde proti myšlence, jak regulovat hrací automaty. Prostě my z těch hracích automatů musíme udělat druhotný byznys, ne ten prvotní, protože potom všude bude plošný zákaz. To máme vyzkoušené i v obci, kdy jsme se snažili regulovat hrací automaty podle ulic, ale stojíme proti obrovskému byznysu, za kterým stojí pět šest velkých konglomerátů, které automaty vlastní a rozprodávají je a fungují jako ta síť.

A jiné řešení tady v tomto není. Tento zákon, který tady přichází, řeší jen jednu malou část tohoto problému, a to, že z hospod to dávat pryč a vrací někde herny. Já si myslím Děkuji.

Já si jeho názoru jistě vážím, nicméně musím podtrhnout, a konzultoval jsem to právě už před lety s panem Nešporem, právě největší škodlivost je to v těch hospodách.

To je závěr pana Nešpora. Děkuji panu poslanci Volnému. Ten návrh, abych se k tomu ještě vrátil, neustále diskutujeme.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych jen navázal na slova pana předkladatele, která tu uvedl. On skvěle odůvodnil, proč je potřeba přijmout vládní návrh zákona o loteriích.

A já se obávám, že to skončí tímto návrhem zákona, protože daně budou vybrány, a jaký bude další zájem na tom, aby byl potlačen hazard a bylo pomoženo hazardním hráčům, kteří už to mají jako závislost? Z toho důvodu navrhuji zamítnutí, protože očekávám, že vláda přistoupí k tomu, co slíbila, a předloží skutečný návrh zákona, který bude reagovat i na to, co zde přednesl jak pan předkladatel, tak pan místopředseda. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, tentokrát poslance Matěje Fichtnera. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl všechny bojovníky proti hazardu upozornit, že zde máme dvě novely zákona o loteriích. Jedna je od pana poslance Volného, která řeší zdanění, tomu já samozřejmě fandím, pak je tady druhá novela, resp. v pořadí první, která řeší technické záležitosti, která řeší omezení videoloterijních terminálů. Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Můžeme se dostat k přihláškám v normální rozpravě. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pokud nikdo další, tak to bude pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.